A potom tady mám druhý návrh a ten se týká zvýšení kompenzačního bonusu.

To bych fakt chtěl vidět. Takže prosím pěkně, zvyšme i výši kompenzačního bonusu na těch 20 000 korun, tak jak to navrhuji, aby to bylo adekvátní té pomoci, která probíhala v první vlně. Já vám děkuji. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Budu stručně reagovat na své předřečníky.

To už nebudu opakovat a jsem ráda, že to všichni potvrzujete, že rozpor mezi námi nebyl a že skutečně jsme dosáhli toho, že máme dnes předběžný souhlas. A pozor, ještě jednu věc důležitou chci říct.

Takže to jsou všechno relevantní důvody a toto, čeho jsme dosáhli jako Ministerstvo financí, se může promítnout i u všech mých vládních kolegů do jejich dotačních programů a nemusí tam tuto podmínku dávat. Takže to si myslím, že je také důležité tady říct a je to velmi zásadní. Reagovala bych tady na nějaké konkrétní dotazy, které padly.

Samozřejmě ti, kteří mají přímo zakázanou činnost nebo zavřenu provozovnu, tak ti musí mít z tohoto podnikání více než 50 % příjmů.

Co se týče provozoven, tak samozřejmě, když je provozovna zavřená, omezená, není o čem se bavit.

Náhrada

Kdybychom to dali jako do osvobození do zákona o dani z příjmů, tak bychom osvobodili všechny náhrady.

Mí vládní kolegové, ať už ministryně práce a sociálních věcí, nebo ministr zdravotnictví nemají možnost takového generálního pardonu, proto jsme zvolili takovou cestu, že se budou tyto odvody hradit těm zaměstnavatelům, krajům převážně, případně nemocnicím, z dotačních titulů, ze kterých čerpají na to odměňování.

Já jsem dostala mandát od vlády to vysvětlit.